Paní poslankyně Fischerová se hlásí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji vám. Námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování. Ne, není potřeba. Tak. Stanoviska byla negativní.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Návrh byl přijat.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Paní ministryně?

Děkuji vám.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.